Předložený návrh uvede za navrhovatele poslanec Radek Rozvoral, případně další z navrhovatelů.

Tak já bych si dovolil odcitovat ze zpravodaje Svazu měst a obcí.